Děkuji. Přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou evidovány pod číslem 759. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou. Prosím, máte slovo.

Děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovoluji si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu k tisku 82. Tento pozměňovací návrh je zanesen v systému jako sněmovní dokument č. 929.

Děkuji, paní poslankyně. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych se chtěla tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaevidován pod číslem 919. Já děkuji a vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a táži se paní navrhovatelky či zpravodajky, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Tak dříve než přistoupíme k hlasování o návrhu na zkrácení lhůty k projednávání pro třetí čtení, přivolám kolegy z předsálí. Taktéž vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami.

Děkuji. Nyní zahajuji hlasování o návrhu navrhovatele na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 81, do kterého je přihlášeno 111 poslanců, z čehož je 84 pro a 4 proti. Končím druhé čtení tohoto návrhu.